Rasprava je zaključena. Nakon što je rasprava zaključena, Vlada je podnijela amandmane. Poslovnika o ovako podnesenim amandmanima, mora se složiti većina nazočnih zastupnika. Dajem na glasovanje prijedlog da se provede rasprava o amandmanima Vlade RH. Molim glasujmo.

Utvrđujem da smo jednoglasno, sa 110 glasova za odlučili provesti raspravu o amandmanima Vlade RH. S nama je državni tajnik u Ministarstvu financija, Željko Tufekčić i on će nam objasniti ova 4 amandmana. Dakle, predlažem da objedinimo raspravu, da državni tajnik predstavi sva 4 amandmana, pa onda da se javi za raspravu, ako netko želi, a naravno, glasovati ćemo za svaki amandman posebno. Izvolite državni tajniče. Poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici, dakle, amandmanom br. 1. na članak 6., dakle u članku 6. u izmenjenom čl. 11. iza stavka 2. dodaje se stavak broj 3., koji glasi HNB je u smislu ovoga zakona i uredbe broj 575 iz 2013. nadležno tijelo za kreditne institucije, tako dakle, glasi amandman. Obrazloženje amandmana je dakle, da se ovim stavkom, izrijekom navodi, da je HNB nadležno tijelo za kreditne institucije u smislu Zakona o kreditnim institucijama i Uredbom 575 iz 2013. Naime, člankom 4 direktive 36 iz 2013. propisano je da je država članica dužna imenovati nadležno tijelo koje obavlja funkcije i dužnosti propisane direktivom i rečenom uredbom. U čl. 11, stavku 1. HNB je bila određena kao nadležno tijelo, međutim, prilikom izmjena ovoga članka omaškom je bio izbrisan ovaj stavak, a time, dakle, izbrisana i ovlast HNB-a kao nadležnog tijela za kreditne institucije. Ovim se amandmanom, dakle, ta pogreška ispravlja. Amandman broj 2. je na članak 110. dakle on glasi, u članku 110. u izmijenjenom članku 206. stavak 3 točka 1 mijenja se i glasi, dostavljanje povjerljivih informacija, koje se priopćavaju za potrebe državnog odvjetništva RH, te dostavljanje povjerljivih informacija Uredu za suzbijanje korupcije, organiziranog kriminaliteta i Ministarstvu unutarnjih poslova u kaznenom postupku ili postupku koji mu prethodi, ako to pisanim putem naloži Državno odvjetništvo RH ili nadležni sud ili pisanim putem zatraži ovlašteno tijelo iz druge države članice. Dakle, ovim se amandmanom detaljnije uređuje kojim tijelima se mogu dostavljati povjerljive informacije, proširuje se obuhvat dostavljanja povjerljivih informacija, na koje se ne odnose obveze čuvanja na način da je uključeno na način da je uključeno dostavljanje povjerljivih informacija koje se priopćavaju za potrebe državnog odvjetnika RH u svim postupcima radi zaštite prava imovine RH, a ne samo za potrebe provođenja kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi kako je do sada bilo propisano. Nadalje, amandman br. 3 u članku 139 u izmijenjenom članku 205. stavak 8 mijenja se i glasi, kreditna institucija, dužna je potrošaču na njegov zahtjev, besplatno i u svakom trenutku tijekom trajanja ugovora o kreditu, staviti na raspolaganje izvještaj u obliku otplatnog plana koji uključuje izračun efektivne kamatne stope, na dan izrade otplatnog plana, informaciju o ukupnoj plaćenoj glavnici, kamatama i troškovima, specifikaciju uplata i pregled promjene kamatnih stopa po kreditu. Dakle, ovim se predloženim amandmanom, usklađuje se s člankom 12., stavkom 2 Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, koji propisuje što je sve kreditna institucija dužna na zahtjev potrošaču mu dostaviti i ovaj amandman je u biti na tragu amandmana broj 3. saborskog zastupnika gospodina Aleksića. Imamo amandman broj 4, dakle u članku 146. u izmijenjenom članku 360. stavku 1. iza točke 50. dodaje se nova točka 51. koja glasi: „ako objavi godišnji financijski izvještaj odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje koji su odbijeni odnosno odbačeni ili ako ne osigura da godišnji financijski izvještaj odnosno godišnji konsolidirani godišnji izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni ne budu javno objavljeni ili ako su godišnji financijski izvještaj odnosno godišnji konsolidirani godišnji izvještaji koji su odbijeni odnosno odbačeni već dostavljeni radi javne objave financijskoj agenciji odnosno uređenom tržištu vrijednosnih papira bez odgađanja ne obavijesti financijsku agenciju i uređena tržišta vrijednosnih papira na kojima ima uvrštene vrijednosnice o činjenicama da su rješenjem HNB-a odbijeni odnosno odbačeni njezini revidirani godišnji financijski izvještaji odnosno godišnji konsolidirani godišnji izvještaji ili ako istu obavijest bez odgađanja ne objavi na svojim internetskim stranicama, a što je protivno članku 173. stavak 7. ovog zakona“ I dodatno amandman regulira da se dosadašnje točke 51. do 86. postaju točke 52. do 87., dakle ovim se amandmanom konačnog prijedloga zakona mijenja članak 350. i dodaje se nova prekršajna odredba kako je to propisao članak 85. konačnog prijedloga zakona. Zahvaljujem se državnim tajniku. Otvaram raspravu. Javlja li se netko? Dakle prvo, dajem na glasovanje amandman broj 1 Vlade RH, molim glasujmo.

Utvrđujem da je jednoglasno 111 glasova za amandman dobio potporu i postaje sastavni dio zakona. Prelazimo sada na amandman broj 2, molim glasujmo.

Ovaj amandman dobio je većinu glasova 110 za, 5 suzdržanih i tako postao isto sastavni dio zakona. Idemo na amandman broj 3, molim glasujmo.

Utvrđujem da je i ovaj amandman dobio većinu glasova 103 za, 6 suzdržanih, postaje sastavni dio zakona. I molim glasujmo za amandman broj 4. Utvrđujem da i amandman broj 4 dobio potreban broj glasova, 102 za, 4 suzdržana i on postaje sastavni dio zakona. Sada prelazimo na glasovanje o amandmanima koje je podnio Odbor za zakonodavstvo i zastupnik Goran Aleksić. Molim vas državni tajniče prvo Odbor za zakonodavstvo. Amandman Odbora za zakonodavstvo se prihvaća. Idemo redom, amandman broj 1. Amandman 1 se ne prihvaća. Ovakvim propisivanjem mogućnosti da prije nego što kreditna institucija sklopi ugovor o kupoprodaji kredita s primjerice pravnom osobom specijaliziranom za naplatu potraživanja pod istim uvjetima ponudi isto dužniku, stvara se mogućnost moralnog hazarda. Naime, navedenom bi se odredbom moguće potaknulo i dužnike koji redovito otplaćuju svoja dugovanja da ih prestanu otplaćivati nadajući se otpisu dijela duga. Kažete moralni hazard, a cesija koja je omogućena vjerovniku zbog toga da nekome proda dugovanje na temelju potrošačkog kredita je ustvari nemoralni hazard. Dakle banka svjesno prodaje svoj dug cesionaru koji onda ustvari zarađuje na dugu na zateznim kamatama. Taj dug se ne vraća godinama i taj cesionar koji je ustvari nemoralan, a nemoralna je i banka koja mu prodaje takav dug zarađuje na zateznim kamatama. Do duga se jako teško dolazi, do same glavnice se jako teško dolazi. A kada bi bio moj prijedlog prihvaćen, to bi značilo da se onim dužnicima koji su možda na rubu, koji bi možda mogli plaćati manja dugovanja, time bi se omogućilo da banka mora njima ponuditi taj smanjeni dug i da oni eventualno nastave otplaćivati svoje dugovanje bez problema. Stoga tražim glasanje o ovom amandmanu za koji smatram da je izuzetno moralan i da je u korist hrvatskih građana. Molim glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća. Utvrđujem da amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Idemo na amandman broj 2. Amandman se ne prihvaća. Predložena dopuna u stavku 5. ne prihvaća se jer se radi o nejasno određenoj odredbi iz koje se ne može odrediti konkretna obveza kreditne institucije. Također nejasnu je odredbu u praksi gotovo nemoguće provoditi i nadzirati. Izvolite kolega Aleksić. Smatram da odredba nije nejasna, potpuno je jasno da se to nadovezuje na presudu suda EU koji kaže da se kod ugovaranja mora upozoriti na ekonomske posljedice, nadovezuje se na Direktivu 93/13 gdje se mora pregovarati o uvjetima kreditiranja. Dakle nije to uopće nejasno to je potpuno jasno, stoga zahtijevam glasanje o tom amandmanu.

Amandman se ne prihvaća. Ne prihvaća se iz razloga jer je u biti najznačajniji dio ili gotovo u potpunosti sadržan u predloženom amandmanu koji je već ugrađen u amandman broj 3 Vlade RH. Izvolite kolega Aleksić. Prihvaćam obrazloženje jer je Vlada prihvatila u biti moj amandman kroz jednu izmjenu na svoj način i to je prihvatljivo i ne tražim glasanje. Amandman se ne prihvaća. Naime, ugovaranje promjenjive kamatne stope uređeno je Zakonom o potrošačkom kreditiranju i novim Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju, te navedeno nema potrebe još jednom uređivati u okviru Zakona o kreditnim institucijama. Izvolite kolega Aleksić. Nije istina da je to uređeno. Naime, banke su početkom 2014. samovoljno, van ugovorno definirale parametre za promjenu kamatne stope o svim kreditima u kojima ti parametri nisu ugovoreni. Na taj način banke nisu učinile ništa drugo nego su svojom odlukom utjecale na promjenu kamatne stope, a upravo kolektivnom sudskom presudom u slučaju franak je decidirano i nedvojbeno rečeno banke su nepošteno ugovarale promjenjivu kamatnu stopu na način da se ona mijenja odlukom banke i zbog toga je takva ugovorna odredba ništetna. I osim toga, presuda je rekla, bankama se zabranjuje takvo i slično ponašanje u buduće. Banke se nisu prestale tako ponašati, a mi nismo prekinuli takvo ponašanje zakonom. Upravo ovim mojim prijedlogom bi se privremeno spriječilo ono što banke primjenjuju, spriječilo bi ih se da primjenjuju nezakonito definirane kamatne parametre, parametre koji nisu ugovoreni. I još jednom već ne znam koji put odbacuje se prijedlog da se banke spriječi u kamatarenju. Vlada RH i Hrvatski sabor odgovorni su za oštećenje građana koje se događa već 15 godina zbog toga jer nisu spriječile banke u tome njihovom samovoljnom ponašanju, a imaju temelje da to spriječe. Imaju na temelju Zakona o obveznim odnosima koji potpuno jasno kaže da ugovorna odredba, odnosno činidba mora biti odrediva. Imaju temelje u kolektivnoj presudi u slučaju franak koja kaže da je to nepošteno i da se banke više tako ne smiju dalje ponašati i imaju temelje u svim presudama suda EU-a za zaštitu potrošača. Stoga tražim glasanje o ovom amandmanu. Glasujmo o amandmanu broj 4. koji Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova, pa idemo na amandman broj 5. Amandman se ne prihvaća. Naime, odredba članka 38. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama odnosi se na sve ugovorne odnose sa potrošačima, a ne samo na kredite što znači da se odnosi i na ugovorne odnose vezane za tekući račun, brokerske usluge, investicijske usluge i slične druge usluge. Na ovaj način bi se ograničila visina naknade na neodređeno vrijeme i za sve vrste usluga koje kreditne institucije pružaju potrošačima bez obzira na promjene koje se događaju na tržištu. Izvolite kolega Aleksić. Ja stvarno ne razumijem da vi ne razumijete da se ono što je ugovoreno više ne smije mijenjati u budućnosti bez volje druge ugovorne strane. Smije se mijenjati samo ono što zakon određuje da se mijenja, ali samo ugovorna strana, banka ako nešto ugovori sa mnom ona to ne smije mijenjati dok sa mnom ne ugovori promjenu. Ugovarale su nezakonito kamatnu stopu, pa su je mijenjale svojom odlukom. Opće uvjete su ugovarale na način da ćemo mi prihvatiti izmjene općih uvjeta u budućnosti, a Zakon o obveznim odnosima je jasno propisano da vrijeme samo oni opći uvjeti koji se ugovore ili koji su poznati u trenutku ugovaranja. Ovakvom jednom intervencijom u zakon ništa ne bismo napravili suprotno onome što već imamo, ali na žalost zbog toga što nije u financijskim zakonima kao što je ovaj zakon, Zakon o kreditnim institucijama, zbog toga što u takvim zakonima nije decidirano određeno da banke ne smiju samovoljno regulirati naknade one to čine. Zanemaruju Zakon o obveznim odnosima, a kada bi pisalo u ovakvom zakonu da to ne smiju činiti, onda one to ne bi činile.

Tako da ja ne vidim razlog da se ovaj amandman ne prihvati, jer njime se u stvari prihvaća ono što vrijedi u rimskom pravu već 2000 godina. Tražim glasanje. Glasujmo onda o amandmanu broj 5. koji Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandman broj 6. Amandman se ne prihvaća. Prijedlog nije prihvatljiv jer su prigovori potrošača u pravilu iz područja nadležnosti sudova. S obzirom da potrošači u najvećem broju slučajeva prigovaraju da banke ne poštujući ugovore vrijeđaju prava potrošača ili da im se nameću dodatne obveze. O povredi ugovora i o štedi koja iz te povrede proizlazi za potrošača može odlučivati isključivo nadležni sud. Kolega Aleksić, izvolite. Vidite kako ste vi kontradiktorni sami sebi.

Ako je moj prigovor bespredmetan, onda će mi poslati u jednoj rečenici gospodine Aleksiću vaš prigovor je bespredmetan i zbog toga nećemo po njemu postupiti. Ali ako on ima smisla, onda bi po njemu trebalo postupiti. Glasujmo i o ovom amandmanu koji Vlada ne prihvaća. Amandman nije dobio potreban broj glasova. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Budući je predloženo neprihvaćanje amandmana 4. i 5. nema potrebe prihvatiti niti prekršajne odredbe koje se na njih odnose. Izvolite kolega Aleksić. Slažem se jer sam logičan. Hvala vam. Dajem sada na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama. Molim vas glasujmo.